Osobně se zasadím o to, abychom společně s odborníky v oblasti SONOS zanalyzovali příčiny a cesty šíření letošní vlny ptačí chřipky a pro další sezonu využívali taková opatření, která budou zárukou minimalizace rizika výskytu ptačí chřipky. Pro postižené chovy se připravuje finanční kompenzace vzniklých ztrát tak, aby produkce vajec mohla být co nejrychleji obnovena v původním rozsahu. Ve spolupráci s Ministerstvem financí je připraven kompenzační balíček, který nutně potřebují naši producenti vajec. Aktivní a naprosto transparentní v této problematice jsme i vůči našim zahraničním obchodním partnerům. Náš zcela otevřený přístup a informování o stavu a přijatých opatřeních se promítá i do mezinárodní reputace České republiky.

V případě ostatních exportních destinací je náš systém veterinárního dohledu zárukou bezpečnosti a garance pro export našich produktů a zvířat. Dámy a pánové, mohl bych pokračovat hodiny, ale nechci. Jsem přesvědčen, že zdejší Sněmovna se má v této chvíli, kdy našim občanům prudce rostou životní náklady a bezpečnost Evropy je znovu na úrovni studené války, raději intenzivně věnovat smysluplnějším tématům. Opakovaný pokus o vyslovení nedůvěry naší vládě je divadlo se zbytečnou ztrátou času, neboť jako vláda máme důvěru všech našich poslanců.

Je to jen zoufalá snaha udržet šanci na prezidentský mandát Andreje Babiše. Sdílím zděšení některých politických komentátorů a politologů z projevu poslance Andreje Babiše po prvním kole prezidentských voleb. Ano, tam jsme viděli tu ubohou strategii. Vyděsit, naštvat, rozvrátit, pourážet. A co bychom z toho mohli použít? Já jsem ze slušné rodiny a chovám úctu k ostatním, ale takové zvyky nehodlám přejímat. Děkuji vám za pozornost a přeji vám i České republice jednotu, prosperitu a úspěch do dalšího období. Ještě jednou děkuji. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, přeji pěkné odpoledne. Já vám děkuji, pane ministře. Vaše vystoupení vyvolalo tři faktické poznámky. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty. Dobré poledne, paní ministryně, páni ministři, dámy, pánové. Já jsem rád, že došlo na zemědělství.

Vláda plní, co slíbila.

A druhá věc.

Víte sám, že to nedopadlo.

Nepomohla k tomu, aby ty ceny těch hnojiv, které byly čtyř až pětinásobně vyšší, aby jim nějakým způsobem pomohla.

Děkuji. Nyní paní poslankyně Margita Balaštíková a připraví se pan poslanec Josef Kott.

Nepotvrdilo se to.

Jenom tak mezi námi, já tedy chodím nakupovat skoro každý den, takže mám ty ceny v malíčku.

Já vám také děkuji, paní poslankyně.

Nicméně to, co tady padalo, tak samozřejmě je vždycky půl pravda, protože ceny výrobků do konce roku samozřejmě nemohly růst, protože ty obchodní řetězce mají udělané buď půlroční, nebo roční smlouvy.

Precizní zemědělství.

A věřte mi, že vím, o čem mluvím. Mluvil jste tady o spotřebě hnojiv a chemických prostředků, že se vsadíte, že nebude vyšší. V letošním roce je to přesně naopak. Obrovské vstupy a nikde není napsáno, jak budou realizovat svoji produkci.